Požádám, aby se slova ujala navrhovatelka paní poslankyně Miloslava Vostrá.

Já počkám.

Tak požádám ještě ty hloučky, aby se zklidnily, případně přesunuly své debaty do předsálí. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostali jsme se k bodu kontrola usnesení. Nicméně dočkali jsme se. Já, když dovolíte, bych nejdřív vás seznámila s návrhem usnesení, které budu dávat Já vás přeruším, paní poslankyně a znovu požádám sněmovnu o klid. a poté zdůvodním, proč tento návrh usnesení budu dávat. Takže návrh usnesení, o které pak požádám o jeho schválení, je:

A teď mi dovolte krátké zdůvodnění. Já bych jenom připomněla, že to usnesení Poslanecká sněmovna schválila při projednávání novely státního rozpočtu pro rok 2020 se schodkem minus 500 miliard. Je to už nějaký měsíc, bohužel do 30. 9., což byl původně stanovený termín Poslaneckou sněmovnou, nám žádná tato koncepce předložena nebyla.

I když vím, že samozřejmě situace se mění.

A v podstatě, při vší úctě, já jsem ten dopis nechala rozeslat členům rozpočtového výboru, ale nemyslím si, že i tato odpověď a tato reakce, byť za ni děkuji, by se dala označit jako koncepce konsolidace veřejných financí. Podle schválené novely tento návrh státního rozpočtu vláda předkládá do 30. 10. Poslanecké sněmovně.

Toto je důvod, proč jsem požádala o zařazení tohoto bodu a proč si myslím, že když Poslanecká sněmovna přijme vůči vládě usnesení a vláda je zodpovědna Poslanecké sněmovně, je správné, aby vláda plnila termíny, které jí Poslanecká sněmovna dává, a na nás také je, abychom si kontrolovali, zda tyto termíny, jsou plněny.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Pokud nikdo, i podrobnou rozpravu končím. Nemá zájem.